Paní ministryně, neumím přinutit pana poslance, aby vás poslouchal. Můžu ho o to zdvořile požádat.

Stavební zákon, veřejné zakázky, celá národní regionální politika. Já to hlásám od té doby, co jsem dostala tu funkci. Takže bych byla jenom ráda, abychom všichni respektovali, co to ministerstvo činí. Budeme mít nový zákon o veřejných zakázkách, v pátek máme třetí čtení. Děkuji. Děkuji paní ministryni za její závěrečné slovo a přistoupíme k podrobné rozpravě, do které eviduji faktickou poznámku pana poslance Stanjury.

To jsem v žádném případě nezpochybnil.

Takže rozdíl je zrušit zbytečný úřad, případně převést některé agendy jinam, a zefektivnit veřejnou správu jako celek. Mně bylo jasné a říkal jsem, že vás za to nekritizuji.

S přednostním právem paní ministryně. Prosím, paní ministryně. Já na to musím ještě reagovat, i když jste se na nic neptal, prostřednictvím pana předsedajícího. Takže to ujištění vůči mým zaměstnancům bylo nutné a učinila bych to opravdu znova. Já bych tímto ukončila debatu. Děkuji paní ministryni. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže někdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo paní ministryně, případně pana zpravodaje. Prosím pana zpravodaje, aby znovu přednesl návrh usnesení, o kterém za chvilku dám hlasovat. Děkuji, pane předsedající.